Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem krátce ve škole byl jako zástupce ředitele, a to, co říká Já se omlouvám, pane poslanče. Prosím, aby tu byl klid.